Takže by uspořila ta Pošta 2 miliony. On totiž nemůže. On žádnou komisi pro transformaci nemá.

Vracíme se do všeobecné rozpravy.

Dobrý den, pane předsedající dámy a pánové.

Já mám prostě obavu, že koaliční poslanci nás nejenom že nechtějí poslouchat, ale ta arogance, s kterou tady někteří z vás dneska vystoupili, je toho důkazem. Vy nás vůbec neposloucháte. Jako opravdu jednání od slova vyjednávat? To byla schůzka oznamovací. Aspoň ta, kterou jsem zažil já. On mi přišel oznámit, co se stalo. Zůstanou nám tři. My jsme druhé největší, druhé nejlidnatější město Moravskoslezského kraje a nikomu jsme nestáli a ti naši občané nestáli nikomu za to, aby nám někdo řekl, na základě jakých parametrů a to je další z těch bodů, o kterých tady celou dobu hovoříme k tomu vůbec dochází.

Kdo o tom rozhodl?

To je to, o čem tady hovoříme. Mně bylo přislíbeno na konci toho jednání, že ta data dostanu, nedostal jsem je. Na základě toho jsem spoluautorem dvou výzev.

Ta první výzva, kterou podepsali primátoři a starostové pane Letocho z okresu Karviná. Vy jste se nedostali přes pět procent. Takže by to chtělo možná trošku pokory v tomto směru.

Ale po řadě manažerských selhání zájmových skupin kolem vaší osoby to nakonec odskáčou obyčejní lidé, klienti Pošty a její zaměstnanci.

Proč jsme nebyli jako starostové a primátoři o zrušení pošt v našich městech informováni?

Jako když mi zástupce Pošty řekne, že ta restrukturalizace je v šuplíku několik let, tak já se ptám, když tady padlo, že stát jako dobrý hospodář, tak proč se opravovaly pobočky, které se teď ruší?

Existuje vůbec? Co má být jeho výsledkem?

Jaká jsou ta čísla? Vždyť přece nám tady celou dobu tvrdíte, že nejde jenom o těch 300 poboček, že to bude nějak pokračovat. Ale jak? Ta paní Columbová, kterou nikdo neviděl.

Jasně, oni přijdou za námi, za primátory, za starosty a po nás budou chtít řešení. Je to součástí? A tyhle dotazy chceme zodpovědět.